Stanovisko zpravodaje? Navrhovatele?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Stanovisko navrhovatele? Stanovisko zpravodaje? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Další bod je A12.